Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 33. schůze Poslanecké sněmovny.

Náhradní kartu číslo 6 má pan poslanec Rykala.

To byly omluvy, doručené předsedovi Poslanecké sněmovny.